Prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se opakovaně zabýval kontrolou výročních finančních zpráv a na své poslední schůzi dne 19. května 2015 přijal své usnesení číslo 116, které máte k dispozici jako sněmovní dokument 2361.

Poslanecká sněmovna:

Následuje seznam 129 politických strana hnutí.

a) předložily neúplné a následuje seznam 20 politických stran a hnutí;

Následuje seznam 12 politických stran a hnutí.

Tolik doporučení Poslanecké sněmovně z kontrolního výboru. Já vám děkuji, pane zpravodaji, a zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Máte slovo.

Je to novinka. Nicméně pokud politická strana dělá něco mimo svoji hlavní činnost, tak je to tzv. vedlejší činnost a z toho se platí daně.

Já si nejsem jist, že fakturovat poslancům expertní služby je hlavní činnost politické strany. Pokud by to byla komerční činnost, tak je to třeba zdanit jako vedlejší činnost a v tom případě by hnutí ANO nezaplatilo 19procentní daň právnických osob. Mnozí členové hnutí ANO se zlobí, když říkáme ANO a Agrofert, někdy tomu i rozumím, nicméně účetnictví hnutí ANO podle výroční zprávy vede firma Agrofert a všechny účetní doklady politického hnutí ANO 2011 jsou uloženy v sídle hnutí Agrofert.

Věřím, že to podpoříte všichni, protože je to inovátorský postup těch, kteří říkali, jak budou šetřit veřejné prostředky. Přitom to docela pěkně čerpají tou fakturací. Já si myslím, že to možné je, opravdu, i když je to nezvyklé. Ale já si myslím, že to mělo být zdaněno a že hnutí ANO nezaplatilo 600 tisíc korun daň z příjmu právnických osob.